Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Současně navrhuji, aby o dnešním dalším případném přerušení schůze na případná jednání poslaneckých klubů Sněmovna rozhodla hlasováním. Oba návrhy jsou procedurální, a proto žádám, pane předsedající, abyste o těchto návrzích dal hlasovat bez rozpravy. Děkuji.

Budeme tedy hlasovat nejprve o procedurálním návrhu, aby dnešní sněmovna pokračovala i po 19. hodině hlasováním o mezinárodních smlouvách. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování o tomto návrhu, aby Sněmovna dnes jednala i po 19. hodině o mezinárodních smlouvách, tak jak jej přednesl pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 96. Přihlášeno 114 poslankyň a poslanců, pro 74, proti 21. Návrh byl přijat. Dále se budeme zabývat návrhem, aby jestli to správně tlumočím, prosím, pane předsedo, kontrolujte mě o každém dalším procedurálním návrhu na přerušení jednání schůze Sněmovna hlasovala. Je to procedurální návrh. Prosím, je tady námitka proti tomuto postupu. Prosím, pane předsedo. Vznáším námitku. Tento návrh není hlasovatelný. Vznáším námitku k tomu, že tento návrh je nehlasovatelný. To víte, že to je pravda. Tak je tady vznesena námitka pana předsedy poslaneckého klubu ODS Stanjury a o této námitce já dám hlasovat. Zahajuji hlasování o námitce pana předsedy poslaneckého klubu ODS Stanjury. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Přihlášeno 128 poslankyň a poslanců, pro 50, proti 36. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana předsedy poslaneckého klubu ANO Faltýnka. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Tlačítko nemusíte zvedat. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 98. Přihlášeno 129 poslankyň a poslanců, pro 37, proti 41. Návrh nebyl přijat. My se budeme muset dále hlasováním vypořádat s procedurou, která tady je připravena.

Pardon. Prosím, pan předsedo.

To, co je z našeho pohledu skutečně mimořádně závažné, je vaše neochota diskutovat o výroku ministra obrany a vaše neochota diskutovat tak, abychom dospěli k nějakému závěrečnému usnesení týkajícímu se našeho společného názoru k možnému umístění vojsk Severoatlantické aliance na našem území.

Padesát minut si myslím, že je ta minimální možná doba, kterou poslanecký klub TOP 09 potřebuje k tomu, aby se vyrovnal s chováním, které nám bylo demonstrováno navrhovateli i panem předsedajícím. Hlasujte si samozřejmě o mém návrhu, jak chcete. Děkuji.